Děkuji.

Vážený pane ministře, já vůbec nechci teď zpochybňovat váš postoj, postoj vašeho ministerstva, k pozměňovacím návrhům. Co mi ale opravdu hrubě vadí, že vy jste tady ve svém vystoupení ukázal, že váš obzor končí na hranici hlavního města Prahy. Já mám pocit, že vůbec netušíte, o čem je práce na malých obcích a městech.

Reaguji na tu jednu vaši zmínku. Skutečně to si naši komunální politici nezaslouží! Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, poté paní poslankyně Valachová. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já se k tomuto přidávám. Každý máme nějakou zkušenost. To, že v České republice je určitá míra korupce, je pravda. Je také otázkou toho, co kde za korupci považují.

Ale já bych se také chtěl ohradit proti tomu, že starosta nebo radní nebo místostarosta, či dokonce zastupitel je automaticky sprostý podezřelý. Já jsem sloužil jako starosta. A já vím, že bohužel část aktivistů, neříkám všichni, ale i část politiků, kteří nemají ánunk o tom, co to znamená vykonávat takovou službu, vytváří dojem, že prostě všichni jsou sprostí podezřelí. Tak to prostě není.

Zaměřme se na opatření, která opravdu budou fungovat a nebudou lidi degradovat.

Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, vaše dvě minuty. Já bych chtěla zareagovat na předřečníky pouze tak, že je bezpochyby namístě respektovat to, že stávající zákon o střetu zájmů nereaguje dostatečně právě na situaci v malých obcích, vesnicích, a je namístě úprava směrem ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru, který je výstupem pracovní skupiny všech politických stran a který vyvažuje právo na soukromí a právo, nebo veřejný zájem na transparentnosti hospodaření s veřejným majetkem. Co se týká toho, co tady zaznělo z úst ministra spravedlnosti, já jsem to nepochopila jako urážku malých obcí a starostů malých obcí, ale pochopila jsem to jenom jako upozornění, abychom nepřihlíželi jenom tady k tomuto a takzvaně nepopřeli smysl zákona o střetu zájmů z hlediska transparentnosti.

Já vám děkuji. Prosím.

V tom se brání protikorupčnímu opatření? Jinak taková drobná poznámka, není na nikoho směrovaná konkrétně.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já se vyjádřila a podpořila to, co tady řekla Kateřina Valachová, protože opravdu došlo ke schůzce u pana předsedy Sněmovny, kde se dohodl ten komplexní pozměňovací návrh, který pak navrhl pan Výborný. A já si myslím, že tento komplexní pozměňovací návrh a znova bych to tady ještě řekla, protože vidím, že se v tom málokdo ještě orientuje. Pokud přijmeme tento komplexní pozměňovací návrh, tak všichni funkcionáři, to znamená starostové uvolnění i neuvolnění, by nezveřejňovali údaje o závazcích a movitých věcech.

Velmi za nimi stojím a chápu, že opravdu ty údaje můžou být v některých případech zneužity. Já ze své pozice podpořím pouze pozměňovací návrh A a myslím si, že je dostatečný. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Tak Piráti se na něm sice neshodli, ale považují ho za výrazně méně špatný než ten pozměňovací návrh D. Každopádně, abych odpověděl kolegovi Nacherovi, který mě vyzval, prostřednictvím pana předsedajícího. Tak ten problém je v tom, a snažil jsem se to vysvětlit i osobně opakovaně, že prostě vytváříme obrovskou vrstvu byrokracie na ten zákon, která tam dosud není. Prostě obejít to bude naprosto marginální problém, ale Ministerstvo spravedlnosti to hrozně zatíží, takže ten zákon přestane fungovat a vzniknou paralelní registry provozované soukromými osobami, paralelní k tomu státnímu, podle mého názoru. A to je naprosto nežádoucí a to vytvoří hrozný zmatek, kvůli kterému podle mě výrazně omezujeme funkčnost toho zákona. Děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Výborný. Také jsem stála na té tiskové konferenci vedle pana poslance Nachera, vaším prostřednictvím, pane předsedo.

Čili já si myslím, že tady tím testem určité přiměřenosti by každý náš zákon projít mohl, a měl dokonce. Za druhé, samozřejmě tu nevidím nic jako protikorupční opatření v negativním smyslu slova, čili prokorupční.